Někdo údajně spočítal, že máme zhruba 15 tisíc platných právních předpisů. Velká část z nich dopadá na podnikatele. Stanovuje různé jejich povinnosti. A myslím si, že pakliže stát například i těmi zajišťovacími příkazy podnikatele neúměrně zatěžuje, oni musí prokazovat celou řadu věcí, a dokonce jim zabaví majetek, měl by pro ně přinášet aspoň nějakou službu. A tou službou je to, že alespoň zveřejní zákony a právní předpisy, které podnikatele zavazují, a v kalendářním roce jim představí informační systém, to znamená právní a ekonomický systém jejich povinností. Bohužel toto už tady mělo být. Měl to samozřejmě nabídnout stát jako svoji službu. Já chci kvitovat, že se této věci ujala Hospodářská komora České republiky a že nabídla, že připraví přehled právních předpisů, které se týkají podnikatelů.

A co je důležité, s každým novým právním předpisem, který se týká podnikatelů a podnikatelského prostředí, bude muset být přílohou tohoto zákona přesný přehled norem, které se podnikatelů budou týkat. To znamená, tady je to výrazná služba pro podnikatele. Budeme se samozřejmě bavit ještě potom ve druhém čtení o výši poplatků, které na tu službu budou mít. Myslím si, že by to neměly být vysoké částky, protože velké firmy mají svoje účetní, právní týmy, samozřejmě malí podnikatelé takovéto zázemí nemají. Takže se na to podíváme v rámci projednávání ve druhém čtení.

Také doufám, že stihneme tento zákon projednat ještě v tomto volebním období. Kdyby se z nějakého důvodu stalo, že to nestihneme, tak doufám, že všichni, kdo ho podepsali, nebo zástupci poslaneckých klubů se k tomuto návrhu přihlásí po volbách. Takže za klub TOP 09 jasně prezentuji podporu tohoto návrhu a budeme samozřejmě podporovat i zkrácení lhůt pro projednání ve výboru. Děkuji za pozornost. Nyní dvě faktické poznámky, pak jedno přednostní právo. Děkuji, pane místopředsedo. Přenášíme vlastně de facto pravomoc touto normou, nebo bychom ji mohli minimálně částečně přenést k vydávání prováděcích předpisů velmi významných pro podnikatelskou veřejnost na orgán, který by se tak v tomto ohledu stal svým způsobem monopolním. Rozhodně je třeba zvážit všechny důsledky s tím související. Myslím si, že právě proto by nebylo vhodné, abychom zkrátili jakkoliv lhůty pro projednání ve výborech.

A obávám se taky, aby zátěž s tím spojená nebyla nakonec ve svém výsledku kontraproduktivní. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nemám nic proti tomu, aby vznikl tento zákon, jenom bych chtěl upozornit na to, že digitalizovat legislativní špagety je beznadějné. A myslím si, že pokud se bude tento návrh projednávat ve výborech, tak by se měl projednat především tak, aby se identifikovaly zákony, které podnikatele omezují, které jsou zbytečné. Například teď v živnostenském zákonu jako příklad uvedu to, že tam je zaveden správní poplatek za výpis pět korun, a máme to v zákoně. Nevím, co se stane, když se zjistí, že by to mělo stát deset korun. Budeme ten zákon novelizovat? Já tento zákon vidím spíš jako příležitost k inventuře těch zákonů než k jejich přímé digitalizaci, protože podle mého názoru je to beznadějné. S přednostním právem do rozpravy pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si se zájmem vyslechl své dva předřečníky s jejich faktickými poznámkami.

Kdyby nebylo této administrativní zátěže, která přišla právě z dílny zejména tedy ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO, a už tady byla zmiňována elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení a další a další, to znamená to, co dnes a denně skutečně zhoršuje a znesnadňuje práci obyčejného živnostníka, který ke své práci skutečně nepotřebuje mít desítky a stovky nových zákonů. Ten skutečně potřebuje mít tu legislativu jednoduchou, srozumitelnou.

To si skutečně mohou dovolit některé koncerny. Možná že to uvažování právě přišlo z oněch koncernů.

No, neviděl jste, pane ministře Andreji Babiši, skutečně, protože vy jste zrovna ten, který zrušil jednotné inkasní místo, tzn. místo, které mělo jednoznačně ulehčit podnikatelům. Mělo jim ulehčit, mělo zjednodušit všem těm, kteří si podávají daňové přiznání, tak aby si mohli zabezpečovat veškerou agendu týkající se správy a platby daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění.

To, že tato novela zákona, dalo by se říct, supluje to, co by měla dělat státní správa, to, co by měla dělat ministerstva, to už tady bylo řečeno.